Například jsem se chtěl zeptat, zda tento zákon a připravené nenaženou Českou republiku do arbitráží. Zda Ministerstvo financí má jasně dokumenty, které deklarují, že postupují kompetentně a správně.

A zajímalo by nás, zda pan vicepremiér disponuje nějakým dokumentem, který říká, že jedná v Bruselu a nevystaví Českou republiku penále, které nám hrozí. Říkám ano, je to správné, zdaňme hazard, ale úkolem Poslanecké sněmovny, vlády a ministra financí je chránit tuto republiku před většími škodami, které mohou nastat. Mimo jiné díky tomu, že pan vicepremiér nedokázal připravit zákon včas, tak Česká republika přichází díky neboji s nelegálním hazardem téměř o jednu miliardu do státního rozpočtu. To je také jedna z věcí, na kterou jsem nedostal odpověď. A díky tomu, že mi pan vicepremiér nedokáže odpovědět na to, zda vyjednal již napotřetí prodloužení termínu, zda Česká republika nebude vystavena sankcím ze strany Evropské unie, tak ani nedokážu odpovědět, jestli v konečném důsledku budeme platit penále, protože případně díky jeho nečinnosti penále zaplatíme my všichni, všichni občané České republiky. Toto byly otázky, které jsem chtěl položit a na které dnes nedostanu odpověď.

Mrzí mě, že zde pan vicepremiér není, protože jestliže se nebudeme bavit o materiálech na odborné úrovni, tak se obávám, že jakékoliv další jiné diskuse ztrácí smysl. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Já bych tady chtěl jen krátce říct, že jsme samozřejmě projednávali tuto novelu, ne samozřejmě, ale projednávali jsme tuto novelu i na podvýboru pro daně, cla a loterie.

To, co je psáno v několika materiálech v různých institucích, které to komentují, že tady chybí odborná dopadová studie. Já tady nebudu teď nic zpochybňovat, protože si to nedovolím. Nejsem ten, který luskne prstem a řekne: takhle to bude správně. Chci upozornit všechny na to, že tady budeme rozhodovat o něčem, čemu chybí podklady, studie, ze kterých by se dalo reálněji vycházet, a neznáme tak úplně přesně ten dopad, přestože je to tvrzeno ze strany předkladatele, eventuálně důvodové zprávy. Toť vše, děkuji.

Já si myslím, že stěžejní rozhodování bude ve třetím čtení. Děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.